Takže pokud bude materiál navrhován dál v původní podobě, tak jak ho navrhují předkladatelé, budu jej podporovat.

Děkuji. Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

Obracím se na všechny z vás, kteří jste říkali, že chcete řídit stát jako firmu. Říká, že se nebudou vypisovat výběrová řízení, že stát dá k dispozici zjednodušeně řečeno krajům komunikace a kraje bez zadávacích řízení je začnou udržovat a čistit. Je možné dokladovat, že všude tam, kde se výběrová řízení na údržby dělají, stát šetří, je ten systém efektivnější, lepší, můžeme tak vyčistit a udržovat daleko více komunikací a silnic. Ten návrh jde přesně opačným směrem. My, kteří jsme přesvědčeni o tom, že se soutěžit má a že krajské komunikace na tom nejsou tak dobře, aby bylo potřeba krajům dávat další a další silnice, o které se budou starat, a teď připomínám, zadávat ty zakázky napřímo, nikoliv je soutěžit, to si myslím, že bychom dovolit neměli. Já eviduji tento návrh. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Ivan Adamec. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi také, abych řekl k tomuto návrhu zákona několik slov. Tak já vám chci říct, že v žádném stresu nejsem, není důvod. Nakonec vidíte, co se na silnicích děje, jak padá sníh, aspoň u nás. Proč to říkám? Protože ono já chápu navrhovatele, proč s tím přišli, já tomu rozumím, ale on ten návrh zákona je trošku nebezpečný tím, že pokud bychom postupovali tímto způsobem a aplikovali ho na další činnosti v lidské společnosti, tak prostě za chvilku to budeme moci úplně zabalit, co se týká, řekl bych, volné soutěže, toho, aby ten trh fungoval naprosto normálně, protože na všechno budou výjimky a nebude se muset soutěžit prakticky do budoucna nic.

Protože co jiného než soutěž donutí uživatele nebo účastníky té soutěže, aby vydali největší výkony? Já také navrhuji, aby se, až bude třetí čtení, hlasovalo o návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Děkuji panu poslanci Adamcovi, eviduji tento návrh. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že v některých krajích by to fungovalo bez soutěžení.

Proti tomuto přílepku nebo doplnění tohoto zákona jsem hlasoval a tím se pro mě stal celý zákon nepřijatelný. A myslím, že to vyjadřovalo i atmosféru na hospodářském výboru. Děkuji. Pan poslanec Kolovratník. Děkuji, pane předsedající. Já sleduji reakce kolegů především z pravice a rozumím jim. Chápu to a věřte mi, že i já, alespoň pokud mohu mluvit sám za sebe, jsem podporovatelem soutěže, tlaku na cenu a soutěžení, porovnání si trhu. Ale nevím, kolegové, se vší úctou, jestli jste ten návrh četli do detailu, jestli jste se s ním do detailu obeznámili. Ta úprava, navržená novela, říká, že kraje můžou, ale nemusí to udělat, pouze můžou, dává jim tu možnost. A vy dívám se na Petra Bendla, Ivana Adamce moc dobře víte, máte z dopravy zkušenosti, možná větší, delší než já, že každý kraj opravdu, dámy a pánové, vypadá jinak. V některých krajích máme krajské správy údržby silnic, fungují, jsou jednotné, jsou to organizace, příspěvkové organizace založené tím kterým krajem. V jiných krajích, např. namátkově mě napadá Liberecký, to už dnes zajišťuje soukromá firma. Já osobně jsem pro tento návrh. Oni mají technologie, mají infrastrukturu, jsou připraveni. Jsou samozřejmě připraveni se zúčastnit i té soutěže. Ale zkuste si představit teoretický příklad, kdy neuspějí, kdy uspěje někdo jiný, a oni potom už mají nastaven ten svůj systém údržby dvojek a trojek, pojedou a někde tu radlici zvednou a pojedou dalších pět kilometrů se zvednutou radlicí, protože tam je někdo jiný, protože tam je soukromník. Zkuste také domyslet krizové řízení, kalamity. A zrovna v Krkonoších, v horských oblastech si myslím, že na tohle byste měli pamatovat. Je tam ještě jedno riziko. Ty příspěvkové organizace mají dneska svoji činnost rozdělenou zčásti na hospodářskou, na tu hlavní činnost, a zčásti na tu obchodní.

Znovu opakuji, ty kraje to mohou, ale nemusí dělat. Děkuji za pozornost. Omlouvám se, mám tu dvě faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Petr Bendl a poté pan poslanec Kořenek, poté s přednostním právem pan předseda Stanjura a pan zpravodaj Foldyna. Ale je potřeba rozlišit dvě úrovně.

Nicméně tady jde o státní finance, o státní silnice a je to o našem rozhodnutí, jestli vlastně rezignujeme na to, že jim řekneme: Nemusíte ty soutěže dělat, vždyť to není potřeba. Protože oni pak samozřejmě řeknou: Vždyť Poslanecká sněmovna řekla může a nemusí. Je to evidentní plýtvání finančními prostředky, evidentní, doložitelné.

Jeli vyhlášen kalamitní stav, jeli vyhlášeno krizové řízení, pak se to na ten systém nevztahuje, pane kolego. To jsme zažili mnohokrát při povodních, při různých sněhových kalamitách a tak dále, a tak dále. Ten systém funguje a je možné ho mimořádně využít na řešení mimořádných situací.